Děkuji předsedovi vlády. Já jsem zpravodaj, já je znám. Ale já jsem se ptala na strategickou komunikaci státu a Ministerstva zdravotnictví.

Vede to k tomu, že část veřejnosti, a nepřispívají k tomu některá rozhodnutí vlády, zkrátka těm dezinformacím věří, a pak ta opatření, která v tuto chvíli jsou důležitá, zkrátka nerespektují. Děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

Potom máme samozřejmě odborníky, kteří naopak.

Takže ano, máme tady různé biology, kteří tady dávají katastrofické scénáře.

Váš čas, pane premiére. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Jarošová. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, chci se optat na letošní skokové zdražení potravin a zejména pak ovoce a zeleniny, a to v zemi, která byla kdysi soběstačná jak v průmyslu, tak v zemědělství a která se toho všeho za posledních 30 let postupným rozprodáváním vzdala včetně vody. Pane premiére, chci se zeptat, kdy bude líp. Je tím myšlen snad stav, kdy se lidem znehodnocují jejich úspory? Když dostanou přidanou za velké slávy tisícikorunu a v obchodě pak nechají jednou tolik? Máme si zvykat na další zdražování s tím, že ty nejhorší ekonomické dopady ještě přijdou, nebo vidíte budoucnost nadějněji třeba v podpoře potravinové soběstačnosti naší země?

Děkuji. A slovo má předseda vlády.

No kde se stala chyba?

Bylo řečeno. Proto tady máme nejvyšší koncentraci řetězců z celé Evropy na počet obyvatel.

No tak samozřejmě to dneska velice rychle napravit je jako problém, protože dneska už ani v tom vepřovém nejsme soběstační, takže se dováží 60 %.

To znamená Itálie, Španělsko. A zkrátka ty dovozy nestačí pokrýt poptávku. A to je asi ten důvod. Já samozřejmě to neznám.

Ale my nejsme schopni to zařídit.